Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

A já bych vám měl říci argumenty pro to, aby to hlasování tady úspěšně proběhlo.

Tam 16. října proběhly parlamentní volby. Ty byly shledány svobodnými a demokratickými příslušnými pozorovatelskými misemi. A v těch volbách se účastnilo rekordních 73 % obyvatel.